Děkuji za pozornost a děkuji předem za odpovědi.

Děkuji za slovo. Já bych mu doporučil, aby se vůbec informoval, co se stalo na tom trhu.

Úplně šílené, úplný nesmysl.

Určitě nemůžeme, inflace je všude, v Americe, v Evropě, a samozřejmě že to ovlivňuje nás, naši ekonomiku. Nebo není role vlády tady řešit inflaci, to by měla řešit Česká národní banka.

Jak to máme dělat?

Takže je to samozřejmě nepravda a je to role České národní banky, která by měla bojovat proti inflaci. A všechny výhledy jsou takové, že ta inflace půjde dolů. My uděláme hlavně maximum pro to, aby se nezvyšovaly ceny energií. Takže to jsou ty konkrétní věci, které my říkáme, a teď je otázka, jak k tomu přistoupí Česká národní banka.

Takže za to skutečně také nemůžeme.

Není to pravda. Takže není tady žádný důvod

Děkuji za slovo. Určitě, dát lidem peníze je dobře, pokud se ty peníze dávají relativně plošně a netěží z toho některé skupiny tak, aby se ukázalo, že vlastně ty záležitosti s covidem vůbec nesouvisí, jak řekl Nejvyšší kontrolní úřad. Takže pokud rozdáváte peníze na dluh pro další generace, rozdáváte peníze, které neexistují, tak skutečně to ekonomice úplně nepomáhá. Ale já se ptám ještě jednou: Co konkrétně chcete dělat s tím problémem zdražování, to znamená, zvyšování cen? Vy jste řekl, že je to odpovědnost České národní banky, ale řada ekonomů říká, že je to způsobeno právě nadměrným utrácením vlády na dluh, včetně třeba paní Nerudové, což je renomovaná ekonomka.

Děkuji za dodržení času.

Znám paní Nerudovou, mluvili jsme spolu o důchodech, ale to určitě není pravdivé. Já vám znovu opakuji, že je to nesmysl, že ta inflace není, že my na to nemáme vliv. Takže není to tak, nemluvte o zadlužování.

Já jsem byl ministr financí a podle čísel velice úspěšný.

Na inflaci se zeptejte České národní banky.

Nerozhodujeme o tom, jaké jsou dovozní ceny.